A když je nemá, kam sáhne? No, sebere je těm, kteří je nejvíc potřebují. Perfektní!

Vy sami žijete v dostatku, můžete něco obětovat, ale jsou v této republice lidé, kteří nemají děti. Nemají příbuzné, nemají kamarády, nemají přátele. Nikdo jim nepomůže. Jediný, kdo jim mohl pomoct, je stát. Ale vy jste se rozhodli, že i ten stát se na ně vykašle a poslední instance jim ukáže takzvaného... ne, nebudu to říkat. Doslova je okrádáte, já nemám jiné slovo, nemám jiné slovo než okrást. Snižujete jim životní úroveň, vedete je do bídy. Já jsem tady několikrát už říkal v tomto jednání, že tady máme nějaký sociální systém, máme tady nějaký dávkový systém, máme tady nějaké parametry, a žádal jsem pana ministra Jurečku, aby nám předložil analýzu, která řekne OK, takže když já těm důchodcům dám o tisíc korun míň, kolik by z nich mělo nově nárok na nějakou sociální dávku, například na dávku na bydlení? Odpovědi jsem se co?

Vidí to. Vidí to, jak vy na ně kašlete a jak vy říkáte, zaplaťte vy za naši neschopnost, protože my to s penězi neumíme, zaplatíte to vy. To je to nejhorší. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pojďme to, prosím vás, zastavit. Uvědomte si to.

Jestli jsou schopni unést inflaci, nebo nejsou.

Takže prosím vás, zamyslete se nad tím, co tímto způsobujeme, a zamyslete se nad tím vůbec, jak nás tady jako opozici zabíjíte, jakým způsobem nám tady zavíráte ústa. Děkuju. Také děkuji. A dále do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Fialová. Paní poslankyně, i vás se musím zeptat...? Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

V čem spatřují ty hospodářské škody.

Taky jsme se nic nedověděli.

A na tom tady stavíte.